Takže na jednu stranu se tady přibírají nelegální migranti, kteří mají zásadní podíl na zvýšení kriminality v Evropě, a na druhou stranu nás, legální držitele zbraní, se snaží Evropská unie perzekvovat. A co je na tom samozřejmě ještě horší, a už to tady padlo, že Česká republika se velice správně soudila.

Opět to tady vidíme, a měli bychom si říct na rovinu, že suverenitu ztrácíme pod diktátem Bruselu.

Tady většina stran v Poslanecké sněmovně slibovala před volbami do Sněmovny, že budou pro nějaký zákon o referendu.

Takže vy ani občanům nedáte tu možnost, aby hlasovali o našem členství či vystoupení z Evropské unie. Na druhou stranu tady zároveň vidíte, jak nám tady evropský soud, a není to poprvé, bylo to i ohledně jejich kvót, kdy evropský soud rozhodl, bylo to také tento rok, rozhodl, že vlastně tím, že jsme nesouhlasili s povinnými kvótami, tak opět porušujeme právo Evropské unie. Jeden diktát Evropské unie za druhým proti našim národním zájmům.

Pojďme být znovu suverénní a svobodnou zemí, která si bude pravidla určovat tak, jak to vyhovuje občanům.

To je ovšem jenom záplatování těch největších děr. Děkuji za pozornost. S přednostním právem je přihlášen pan ministr, vicepremiér Hamáček, ale mám tady s faktickou poznámkou poslance Holíka, jestli to platí? Platí, tak prosím, pane poslanče.

Byl jsem dvakrát vykradený.

Děkuji. Prosím pana ministra v rozpravě. To je přesně ono, co jsem doufal, že tady nevznikne. A pan poslanec už říká, jak mu na samotě sebereme pistoli.

Jsem připraven o tom diskutovat a případně můžeme ve druhém čtení uplatnit nějaký pozměňovací návrh.

Děkuji. Pan místopředseda Okamura s faktickou poznámkou. Já bych tady zareagoval na pana ministra Hamáčka. Já na rozdíl od vás sobecký nejsem a nemyslím jenom na sebe. Takže já vám přečtu, co to tedy omezuje, protože mě tedy trošku rozčiluje, že ministra vnitra tady musím poučit, abyste věděl, co je obsahem zákona, který máte v gesci. Takže podle novely budou spadat nově do nové kategorie legálně vlastněné zbraně, u nichž například majitelé dosud neměli ohlašovací povinnost. A nemuseli tak být registrovány. Nově budou tyto zbraně patřit do přísnější kategorie. No, je to tady přímo, já to tady ukážu, informace Kanceláře Poslanecké sněmovny.

Takže jsem vám tady jmenoval dvě věci, co to omezuje.

A vy se mě ptáte, co mně osobně. V tom je rozdíl právě vás, pane ministře, že vy říkáte já, já, já. Takže doufám, že jsem vám odpověděl, a odpověděl jsem dostatečně. Raději jsem citoval, abyste mě potom nemohl napadnout, že neříkám pravdu.

Faktická elektronická poznámka, poslanec Martínek. Jsem také držitelem legální zbraně a rozhodně tady nemluví pan Okamura za všechny. Rozhodně ne za mě. Děkuji.

Faktické poznámky mají přednost.